Děkuji.

Už dnes připouští váš ministr financí, že o desítky miliard ho budete muset navýšit, a za válku se všechno neschová.

Co to je za promyšlenou politiku této vlády?

Děkuji. Poprosím pana premiéra o odpověď.

My budeme postupovat odpovědně. Jenom příklad některých opatření, která jsme udělali a jaký to má dopad. Ano, zmínila jste jednorázový příspěvek na dítě 5 000 korun. Bude se skutečně týkat to se bude sčítat rodin s příjmem do milionu korun. Odhadem to zasáhne přes jeden milion domácností. To je důležité. Budeme podporovat zkrácené úvazky, což je pro rodiny důležité, a chceme dát mimořádné dotace na zřizování dětských skupin, tím pomoct aktuálnímu nedostatku míst ve školkách a to zase umožní lidem, aby se mohli rychleji a snadněji zaměstnávat. To pomůže s náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nižšími příjmy. Já bych tady až tak neříkal, že jsme nechali na holičkách střední třídu. On i někdo, kdo dosud neměl žádné problémy v důsledku cen energií, najednou problémy bude mít, a my mu říkáme: Nebojte se, nikdy jste nežádal o sociální dávku, teď o ni požádejte, máte na to právo. Tak to mně neříkejte, že je málo! To je prostě pomoc! A řeknu vám to na příkladu. Rodina dva dospělí, dvě děti, kde je příjem obou rodičů ve výši minimální mzdy plus přídavků na děti, je to třeba 32 000 korun, normativní náklady na bydlení najednou činí 15 000 korun, výše příspěvku na bydlení bude po splnění těch podmínek přes 5 000 korun. To prostě je částka, kterou ti lidé poznají a která jim pomůže.

To také není málo! A od životního minima, jak víte, se odvíjí hranice příjmů, při nichž vzniká nárok na další dávky dávka v hmotné nouzi, porodné, přídavky na děti, pěstounská péče a tak dále a tak dále. A zase to řeknu na příkladu.

A to je příklad jenom jedné té dávky. Nijak netajím, že to je zákonná valorizace. Museli jsme na ni vyčlenit peníze, to jsme udělali.

Na pomoc domácnostem půjdou 2 až 3 miliardy korun. Vytvořili jsme také možnost pro ty, kteří nemají momentálně na úhradu faktur za energie, aby požádali o mimořádnou okamžitou pomoc. Udělali jsme opatření pro snížení cen pohonných hmot tak, aby to pomohlo jak podnikatelům, tak vlastně všem ostatním.

Děkuji za odpověď panu premiérovi. Určitě to stačit nebude, pane premiére.

Děkuji vám. Požádám pana premiéra o odpověď na doplňující otázku. Poslední. Pane premiére, máte slovo.

Ale střední třída je ta, která nakonec všechny výdaje státu zaplatí.

A když ještě si k tomu půjčíme ty peníze, tak to zase někdo zaplatí. A zaplatí to ta střední třída! Vždycky to zaplatí ta střední třída, protože pokud myslíte na střední třídu, a to my děláme, tak nezvyšujeme nesmyslně dluh, nesnižujeme lidem úspory, nezadlužujeme lidi do budoucna, protože jediný, kdo to bude zase platit, bude ta střední třída. Tohle prostě není politika, kterou my chceme dělat. A ano, my si uvědomujeme, že střední třída je zasažena tou situací, která teď nastává.